Ty děti menší, pod deset let, většinou je to v domácnosti, kde samozřejmě může být nějaké popálení či opaření.

Byla bych velmi nerada, abychom po Novém roce zjistili, že páteřní nemocnice našeho zdravotního systému nejsou schopny zaplatit své závazky.

Nebudeme schopni nakoupit pomůcky, nebudeme schopni poskytnout péči, na kterou jsou naši občané zvyklí. Proto si dovoluji jako další bod, nový, navrhnout Dostupnost energií a dopad na zdravotněsociální problematiku v České republice. Prosím jako bod číslo 4. Děkuji.

Nyní přečtu omluvy.

Nyní budeme postupovat v dalších přihláškách.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne. Paní ministryně, pane ministře. Já bych měl dva body.

V únoru tohoto roku vlastně plnila mediální prostor informace, že spor České republiky a Polska je u konce a že je uzavřena dohoda s polskou stranou.

Zpochybňovali jsme i funkci podzemní bariéry proti úniku vody z našeho území, protože vlastně nikdo pořádně neřekl, zda bariéra bude bránit odtoku naší vody, anebo jde o to, že se jim do dolu cpe jiná a dělá jim to problémy při těžbě.

A to jsou zástupci samospráv, kteří jsou ze současných vládních stran, takže opět nemůže nikdo říct, že by to byl náš výmysl.